Ale vy jste prostě jeli zákon o České televizi. Kdyby to byl nějaký důležitý zákon, který by byl pro naše lidi potřebný nebo který by změnil nějak jejich situaci, tak bychom se asi pro toto nerozhodli. Ale vy jste prostě tlačili na to, že musíte projednat do půlnoci, do kdykoliv zákon o České televizi, a přes to vlak nejel. A stačilo opravdu málo. Opravdu málo s tím příslibem, že třeba příští týden, pojďme se domluvit, zařadíme vám to. Takže i proto já zde vystupuji s tím, že jsme svolali, a já jsem ráda, že každý z našich poslanců tady může promluvit, má neomezenou dobu.

Takže ty důvody jsem tady řekla, proč lidé vládě nevěří. Znovu zdůrazňuji, že ne všichni občané. Samozřejmě máme tu i příznivce této vlády, tak to prostě je. A nejsou to tedy jenom důvody ekonomické.

Ale vy tímto způsobem naprosto ignorujete všechny, které my jako opoziční poslanci tady zastupujeme. Děkuju, paní místopředsedkyně, a tím svůj proslov končím. Děkuji. První se přihlásil pan poslanec Kaňkovský. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Dobrý večer, vážená paní místopředsedkyně, milé kolegyně, kolegové.

Nebudu teď polemizovat o tom, kolik prostoru tady dostávala opozice v minulém volebním období. Ano, čas od času, a to zdůrazňuji, čas od času jsme ten prostor dostali, a pak jste nám zamítali jeden zákon za druhým. Ale jedné věci se musím dotknout a to je ten stav zdravotnictví. Vy jste tady zmínila některé problémy, se kterými se teď opravdu potýkáme. Nedostatek stomatologů, dětských praktiků a vůbec problémy vlastně personálního nedostatku v regionech. A tady ale se musím ohradit. Není úplně fér tady tvrdit, že pan ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a tato vláda za necelých 13 měsíců své vlády mohli položit dětské praktiky v regionech a můžou za to, že nemáme stomatology v regionech.

Pan ministr Vojtěch bohužel na tuto interpelaci nijak prakticky nereagoval. V lednu 2020 jsem interpeloval pana ministra Vojtěcha ohledně nedostatku stomatologů.

Děkuji. Další s faktickou poznámku je přihlášen pan poslanec Horák a připraví se pan poslanec Mašek. Já bych také chtěl reagovat na paní předřečníci. Samozřejmě si uvědomujeme, jako starosta si uvědomuju ty sociální dopady, které jsou opravdu hluboké. Ti lidé za mnou chodí, takže v mnoha těch věcech, jak to na ty lidi dopadá, samozřejmě nelze než souhlasit.

A neříkejme, že jako v Česku je to řešeno nejhůře. Děkuji za pozornost.

Pane kolego, ano, my jsme o tom vždycky diskutovali, o té personální nedostatečnosti, ale já chci reagovat na to, že teď jste měli bilanční schůzku na přelomu listopadu a prosince na Ministerstvu zdravotnictví. Tam se nepojmenovávaly problémy. Týden nato totální nedostatek léků, propad pohotovostí a tak dále. On skutečně se zasadil o to, aby se o 20 % navýšily počty studentů na fakultách, aby se zaktivizoval program Studuj zdrávku a podobně.

Děkuji. Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo. Já určitě také na pana poslance Kaňkovského, prostřednictvím paní předsedající.

Je to vůbec normální, aby toto řekl pan ministr zdravotnictví?

Myslíte si, že to je dostatečné?

o je absolutně neskutečné, jakým způsobem on ty věci řeší. Pak se dozvím, že to je celoevropský problém. Neměla ho náhodou Česká republika?